Odhlašuji vás. Žádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko výboru doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Hlasovali bychom o zbývajících návrzích ústavněprávního výboru pod body A3 a A4, a to jedním hlasováním. Stanovisko doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Je to můj legislativně technický návrh, který upravuje jednu větu. Stanovisko výboru doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Návrh pod písmenem E, pan poslanec Velebný, rozšiřuje okruh osob, které není možné bez jejich souhlasu vyslat do zahraničí ani na oněch šest měsíců. Stanovisko výboru kladné, doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko výboru doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh pod písmenem C, paní poslankyně Hnyková. Je to stanovení, že osobní příplatek bude nejméně 10 % oproti stávajícím 10 %. Stanovisko výboru nebylo přijato, tedy neutrální. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Hlasujeme o tom, zda bude možné vykonávat funkce v politických stranách i při výkonu státní služby. Stanovisko výboru nedoporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tam to bylo řečeno jinak.

Omlouvám se, neměl jsem před sebou ten celý text, takže došlo k drobné mýlce, ale myslím, že to nic nemění na stavu, na hlasování, takže pokud nebyl zpochybněn, tak bychom asi mohli pokračovat jedenáctým hlasováním o návrhu F2 F2a a F2b, pan poslanec Stanjura. Stanovisko? Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Jedná se o vyjmutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Stanovisko výboru negativní. Paní ministryně?

Návrh nebyl přijat. Ano, vyčerpali jsme všechny návrhy a hlasovali bychom ve třináctém hlasování o návrhu zákona jako celku.